Já to nemyslím ironicky.

Nejsou vůbec řešeny podnákladové výkupní ceny.

Tento zákon tak na Slovensku chrání všechny dodavatele potravin, a to i dodavatele do obchodních řetězců. Paradoxně tak v České republice dodavatelé chráněni nebudou a na Slovensku ano.

Proto bych se také připojil k dotazům, proč se tam neobjevuje.

Děkuji, pane poslanče.

Mám tu faktickou poznámku, a to pana poslance Kučery, která má přednost. Dobrý den, dámy a pánové.

Toto všechno probíhalo.

To znamená, pokud skutečně chceme řešit toto, tak tohle zemědělský výbor bude zajišťovat.